A já zopakuji ty dotazy, paní ministryně práce a sociálních věcí. Kolik je průměrná doba čerpání starobního důchodu? Kolika důchodců, mužů i žen, se týká sněmovní verze a senátní verze?

Čím užší bude ta skupina lidí... Paní ministryně financí tady bojovala, jako by někdo navrhoval zamítnout sněmovní verzi. Senátní verze vylepšuje sněmovní verzi. Máte pravdu. Ta většina byla opravdu významná. Větší než ústavní.

To platí i dneska. Není. To je to, o čem jednáme. To akceptovala naprostá většina Sněmovny.

Proč 85 let?

A to je spravedlivé.

Děkuji. Ještě nejsme v rozpravě, abychom se k ní... Zatím mluvili jenom kolegyně a kolegové s přednostním právem. Abychom se k ní dostali, tak se ptám, zda se chce k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, což byl výbor pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer v této fázi. Nemá zájem, vyjádří se až v rozpravě. Stejnou otázku kladu zpravodaji rozpočtového výboru, který se tím také zabýval, panu poslanci Kamalu Farhanovi, zda chce v této fázi vystoupit. Není tomu tak. Takže mohu otevřít rozpravu, což právě činím. A v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, pane senátore, máte slovo.